Je to naprosto programově. Jejich pobyt na území České republiky je řádově ve dnech, není to pobyt řádově v měsících, a prostě ta situace je jiná. Já se domnívám, že řešením by bylo výrazné posílení cizinecké policie, která by měla daleko větší šanci kontrolovat, určitě by to měla být pečlivější práce v těch zemích, kde získávají povolení k pobytu, protože to jsou lidé, kteří opravdu jsou ve velmi, velmi svízelné situaci. Já to nechci prodlužovat. Ta svízelná situace vychází z toho, že v řadě zemí mimo Evropskou unii je zdravotní péče extrémně špatná nebo tam neexistuje možnost pojištění.

Proto sem ti lidé cestují. Podle mě to není tak, jak říkali předřečníci. Já vám děkuji.

Diskuse už proběhla, ale přece mi přijde velice důležité zdůraznit, o čem se tady bude hlasovat v tomto pozměňovacím návrhu.

Ale dovolím si připomenout, která tři ministerstva k tomu dala negativní stanovisko. Negativní stanovisko: Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra. Nepřijde mi v pořádku tak obrovskou změnu protlačovat naproti negativnímu stanovisku těchto tří ministerstev, kterých se to týká, a protože je to poslanecký návrh, tak to nemohli připomínkovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Dvořák. Děkuji za slovo. Pane ministře zdravotnictví, opakovaně jste byl vyzván, abyste vystoupil na mikrofon a řekl své stanovisko.

Děkuji. Pan ministr si přeje vystoupit.

Máme tady sedm zdravotních pojišťoven.

Všechny pojišťovny spravují veřejné zdravotní pojištění.

Faktická poznámka, pan poslanec Běhounek. Děkuji za slovo, jenom drobnost.

Aby vám to bylo jasné.

Jenom krátká reakce na pana poslance Běhounka. Oni by mohli, pane poslanče, to není tak jednoduché, jak říkáte. Tak ještě jednou, má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj si přeje vystoupit.

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než přednesu proceduru, tak pokud jste se podívali do usnesení výboru pro bezpečnost, vidíte, že právě u těchto pozměňovacích návrhů, které zde byly hojně diskutovány, výbor pro bezpečnost nepřijal žádné stanovisko.

Takže prosím, pane zpravodaji, seznamte nás s procedurou. Děkuji.

Do současné doby nevím, že by byly nějaké uplatněny, takže toto hlasování by nemuselo být. Vždy před hlasováním řeknu, čeho se tyto návrhy týkají.